Já jenom tři poznámky.

A toto je realita. Toto je realita obrovského množství lidí. Proto také objektivní průzkumy agentury STEM nebo dalších nezávislých institucí ukazují, že třetina, třetina lidí skutečně chodí do práce s chřipkou kvůli výpadkům z příjmů a dvě třetiny Čechů nezůstávají doma na neschopence, 44 % Čechů si nemůže dovolit stonat. Tohle není normální.

Do pojistného systému veřejného zdravotního pojištění.

A já vám říkám, že toto se v České republice děje. Děje se to v době, kdy máme maximální, nebo rekordní hospodářský růst. A to je špatně. Je to špatně pro nás všechny. Tohle nevyhraje nikdo. Budeme pokračovat ve faktických poznámkách.

Prosím, máte slovo. Děkuji. A bylo to vystoupení pana poslance Kalouska, který tady Sněmovně tvrdil, že máme ze včerejška něco černé na bílém, že Národní rozpočtová rada říká, že systém udržitelný není, a že my na to odmítáme reagovat. Tak mi dovolte, abych tady proti tomu, co řekl pan poslanec, tvrdil, že to pravda není, proto, že Národní rozpočtová rada nám nic takového neříká. Ona nám říká, že systém není udržitelný. Taky jak by nám to mohla říkat, když byl třeba v loňském roce v přebytku?

Ale opakuji, jak to souvisí s tím, že byl v přebytku loňský rok?

Parametry jsou tak nastavené, že to v této chvíli funguje. Funguje to a my nemáme problém dneska zajišťovat odpovídající důchody. To, co ta Národní rozpočtová rada říká, je pouze to, že ty náklady porostou. Samozřejmě. A to my nemůžeme přesně vědět jak, protože neznáme dopředu vývoj ekonomiky. Máme tam dokonce podle zákona pětileté vyhodnocování situace.

Tak já říkám, nestrašte. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Teď musím reagovat na předřečníka prostřednictvím předsedajícího. Vy mu také velmi pouštíte žilou, upřímně řečeno. V minulém volebním období jsme schválili další dávky, které jsou z nemocenského pojištění placené. Dám příklad, třeba otcovská dovolená. Takže i když třeba my z opozice předkládáme návrhy, které se tohoto systému týkají, tak nám samo ministerstvo říká, že už nebude do budoucna možné financovat zvýšené náklady právě z toho důvodu, že přibývají nové výdaje, zvýšila se v minulém volebním období dlouhodobá nemocenská. To jsme tady schvalovali. My jsme proto taktéž hlasovali, ale právě s tím, že zůstane karenční doba.

Zdraví je ta nejvyšší hodnota, kterou všichni máme. To se asi shodneme. Ale důležité je také k němu přistupovat sami aktivně a starat se o něj.

Necháte se očkovat, máte nějakou dobu účinek a tak dál. Kolik stojí tři krabičky cigaret? Také tři stovky. Tak si můžete vybrat, co si koupíte. Koupíte si očkovací sérum, anebo si budete ničit zdraví pravidelným kouřením. Chápu, že se to samozřejmě někomu nelíbí, protože zodpovědnost je věcí, která se nedá úplně vynutit, ale dá se k ní určitě vést. A myslím si, že tady v tomto případě si ještě povíme... Děkuji vám. Prosím. Děkuji za slovo. Jen stručná faktická poznámka. Mně přijde úplně neuvěřitelné, že lidi, co berou sto tisíc, a když onemocní, berou úplně stejných sto tisíc a odmítají to změnit, tady vykládají něco o zodpovědnosti a říkají lidem, že když onemocní, tak si mají vzít dovolenou. Děkuji. Pan předseda Kalousek, po něm paní poslankyně Aulická Jírovcová. Prosím, máte slovo. Jenom stručně na poslance Zaorálka. Asi jsme četli každý trochu jiný text. Já ocituji jenom jednu větu: Přes očekávaný růst ekonomiky a daňových příjmů jsou české veřejné finance dlouhodobě neudržitelné ve stávajícím systému a parametrech.

Takže odpovědné rozpočtování nespočívá jenom v tom, že nám to náhodou vyjde, když se ekonomice výjimečně daří. Ve světě narůstají signály ochlazení ekonomiky. Neporosteme věčně tím tempem, kterým rosteme teď. A už jenom při ochlazení, ani nemusí dojít ke krizi, se ty vaše rozpočty při současné rozpočtové politice dostanou pod takový tlak, že to odskáčou právě ti nejchudší a nejslabší, za které se teď v téhle chvíli berete nejvíc. S faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Aulická Jírovcová. Prosím, máte slovo.